Loni tak vzrostla téměř na desetinásobek.

Máme několik možností, radí nám experti.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já stejně jako celé naše hnutí ANO tuto změnu zákona podporuji. Proto bych rád zde mluvil o problémech s tímto souvisejících.

Válka na Ukrajině a sankce proti Rusku vyhnaly ceny pohonných hmot a zemního plynu na rekordní úroveň.

Pro značnou část populace se stává cesta do práce luxusním statkem, který si nemohou dovolit.

Pro současnou vládu to však asi není zásadní argument.

Ale v minulosti nebyl extrémní nárůst cen pohonných hmot doprovázen zvyšováním cen energií, plynu, surovin, nedostatkem čipů, nárůstem cen potravin.

Rozumím, že se tato čísla neposlouchají úplně dobře, ale musím tady vypíchnout ještě jedno číslo. V důsledku takto extrémně vysoké inflace české domácnosti nepřekvapivě, ale rekordně chudnou. Tento rok, je to dle odhadů Českého statistického úřadu a Ministerstva financí České republiky, poklesly reálné mzdy v roce 2002, nebo pokles reálných mezd je predikovaný až ve výši 7 %, a v druhém kvartálu tohoto roku dokonce pokles reálných mezd atakuje výšku 10 %.

Tímto však negativní informace o aktuální situaci nejen na energetickém trhu nekončí. Čeští spotřebitelé se dle českých statistiků obávají růstu cen, zhoršení celkové ekonomické situace a jejich vlastní finanční situace.

Problémem jsou podle aktuálních výzkumů Českého statistického úřadu vysoké ceny v celém národním hospodářství. Ale respondenti hodnotí negativně téměř všechny sledované aspekty. V České republice se významná část dotazovaných domácností domnívá, že jejich současná finanční situace je horší než v předchozích letech. Musím bohužel konstatovat, že kabinet Petra Fialy dělá strašně málo. Strašně málo pro lidi, a pomoc, kterou tato vláda do této chvíle představila, očividně nefunguje. Já samozřejmě kvituji, že pětikoalice konečně po našem opakovaném tlaku představila konkrétní pomoc podnikatelům, ať to byla silniční daň, nebo snížení spotřební daně na pohonné hmoty.